Jako další je bod předkladatele Miroslava Janulíka a ten zní: Zajištění financování zdravotní péče o ukrajinské uprchlíky. Je to nový bod. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto nového bodu na program? Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 25, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro návrh 73, proti 4. S návrhem nebyl vysloven souhlas. Další bod je návrh paní poslankyně Věry Adámkové, je to bod číslo 62, sněmovní tisk 162 Zajištění prostředků pro onkologicky nemocné, aby byl zařazen tento bod ve středu v 11 hodin jako pevně zařazený bod.

Kdo je proti tomuto návrhu?

S návrhem nebyl vysloven souhlas.

Dále je zde bod od paní poslankyně Bereniky Peštové, zařazení nového bodu Laxní přístup vlády. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto nového bodu? Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Dále zde máme návrh pana poslance Richarda Brabce k bodu číslo 60, sněmovní tisk 154, je to zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, aby tento bod byl zařazen jako první bod v pátek 29. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu? Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo je proti tomuto návrhu?

S návrhem nebyl vysloven souhlas.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Ani s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. A já se pro pořádek ptám, zda jsme se vypořádali se všemi návrhy, které zazněly k pořadu schůze, nebo zda je nějaká připomínka? Žádnou připomínku nevidím. V tom případě nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 19. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňujícími návrhy. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh pořadu schůze? Kdo je proti?

Konstatuji, že pořad schůze byl schválen.